Poštovane kolegice i kolege dobro jutro.

Molim vas kolegice i kolege da zauzmete svoje mjesta. Nastavljamo sa radom sa glasovanjem s dvije važne točke o kojima smo vodili rasprave dugo dana. Evo nadam se da smo sada došli do ipak toga da možemo o njima raspraviti i glasovati. Pa evo najavljujem kao prvo: - Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru, odnosno, prijedloga mogućeg rešenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao. Predlagatelj su 18 zastupnika, Kluba zastupnika SDP-a a rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava zaključena predlagatelj je podnio amandmane. Poslovnika o ovako podnesenim amandmanima mora se složiti većina nazočnih zastupnika. Stoga vas molim utvrdimo kvorum.

Utvrđujem da imamo kvorum, da je nazočno 124 zastupnice i zastupnika, pa onda možemo i glasovati o tome da se provede rasprava o amandmanima koje je predlagatelj podnio, nakon zaključene rasprave. Molim glasujmo. Utvrđujem da smo većinom glasova 123 za i 1 glasom protiv odlučili provesti raspravu o amandmanima, pa bih molio predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži amandmane. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Obzirom na međustranački dogovor, Klub SDP-a kao predlagatelj u suradnji sa drugim klubovima preložio je 2 amandmana. Jedan amandman, broj 1 se odnosi na sastav povjerenstva, gdje se sukladno stranačkom sastavu Hrvatskog sabora, predlaže sastav povjerenstva za, da ne nabrajam sve što ste vi nabrojili u naslovu, a nisam ni zapamtio, za Agrokor i predlaže se dakle, da bude predsjednik Orsad Miljenić, tajnica Marija Jelkovac, članovi ispred parlamentarne većine, gospodin Milijan Brkić, Ante Babić, Marija Jelkovac, Josip Borić, Stjepan Čuraj, u ime parlamentarne manjima, Gordan Maras, Nikola Grmoja i Ivan Lovrinović. Što se tiče prijedloga za gospodina Lovrinovića, on je nastao kao prijedlog 3 kluba, iza pozicije koji imaju manji broj članova. Ostali su dali druge prijedloge, ali ovaj je dobio najveću potporu. I drugi amandman se odnosi na dinamiku rada povjerenstva u mjesecu listopadu, također sukladno međustranačkom dogovoru, predlaže se da do 30.10., to je ponedjeljak, povjerenstvo, odradi tehničke poslove, a da od 30.10. onda počne sa ovim sadržajnim dijelom koji je naveden u članku 3. odluke. Sada po poslovniku otvaram raspravu o amandmanima, sukladno članku 199. stavku 2 u raspravi mogu sudjelovati samo predstavnici Klubova zastupnika. Dakle, otvaram raspravu, prvi se javio kolega Ivan Vilibor Sinčić, drugi, Nikola Grmoja, treći Zlatko Hasanbegović. To je to. Onda izvolite kolega Sinčić.

Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici, moram reći da je ovo povjerenstvo imalo podršku Živog zida sve do jučer, dakle, nije im uručeno ovo. Radi se naime, o dokumentima iz arhive Hrvatskog sabora, koja se tiče jednog drugog istražnog povjerenstva za Agrokor iz '96., '97. godine. Radi se o slučaju ukradene pšenice. Kada sam pogledao detaljnije te dokumente, neke sam i iskopirao, jasno sam utvrdio da se radi o jednoj velikoj muljaži, naime, u spisima debelim ovako 8 centimetrima, uopće nema fonograma. Uopće nema fonograma. Evo, dočarati ću vam to na sljedeći način. Ispitivani su recimo gospodin Todorić, Škegro, Valentić i neki u to vrijeme visoki državni dužnosnici, kao i među ostalim i ravnatelji robnih zaliha, ukupno je bilo, ako se ne varam 16 svjedoka. Pa evo kako je recimo ispitivan gospodin Todorić i što imamo danas u zapisniku nakon dvadesetak godina. U svom svjedočenju gospodin Ivica Todorić očitova se o utvrđivanje cijene prigodom zaključivanja poslova o izvozu pšenice, onda dalje stoji, o gubitku koji je polučio Agrokor u rečenim izvoznim poslovima s državnim ravnateljstvo i razlozima gubitka, o praćenju cijena pšenice na svjetskom tržištu itd. Ovdje su samo pitanja, što je gospodin Todorić rekao mi ne znamo. Što je rekao neki drugi državni dužnosnik koji je ispitivan, mi ne znamo, dale neka fonograma nema njihovih odgovora niti u zapisniku išta stoji što su oni rekli. Znači imamo povjerenstvo koje je ukradeno, nije ukradena samo pšenica nego i povjerenstvo. Ovo povjerenstvo ne postoji, ono postoji samo u glavama onih koji su u njemu sudjelovali. Prema tome, ako će se na ovakav način raditi, da ne govorim da je u zaključku zaključeno i što je potom napravljeno, ako će se na ovakav način raditi i u ovom povjerenstvu koje će biti sada napravljeno onda bolje da se ni ne osniva. Nije trebalo biti ovako, po Zakonu o istražnim povjerenstvima koji jest slab, treba ga popraviti, može biti 5 do 15 članova. Ako smo imali za Imunološki zavod 10. istražno povjerenstvo u povijesti Hrvatskog sabora, 15 članova, ako su mogli svi klubovi imati svoje predstavnike ne vidim zašto to nije bilo moguće ovdje.

Drugim riječima, ono što sam rekao u svojem govoru prije tjedan dana „Kadija te tuži, kadija ti sudi“ Sjetimo se skandala sa bonovima za vrijeme više vlada gospodina Milanovića bila je jedno vrijeme to dosta intenzivna tema onda su ministri tadašnje vladajuće većine komentirali kako je to nezakonito i kako to treba suzbiti i naravno nije suzbijeno i sada će neki od tih ministara istraživati svoju političku odgovornost jer povjerenstvo je prije svega zbog političke odgovornosti, ne zbog kaznene pravne, sada će neki od tih ministara istraživati svoju odgovornost što su tada radili odnosno nisu radili. Što se tiče samog imenovanja, ako već mora biti 9 članova, uredu neka bude 9 članova, ako je to volja saborske većine, međutim onda se moramo držati načela proporcionalnosti kojeg se nismo držali. Predstavnici pet klubova bili su dovedeni na konzultacije sa oporbom da bi u svega nekakvih pet minuta se donio prijedlog, a reći ću tako za devetog kandidata, nemam ništa protiv kolege Lovrinovića, međutim mi smo tamo raspravljali o računu bez krčmara. Znači raspravljalo se o tome tko će uzeti mjesto, a nije bilo predstavnika HSS-a. Kako mi možemo raspravljati o nečemu što pripada jednim dijelom i HSS-u bez HSS-a? Odbio sam raspravljati i dogovarati se na takav način, to je za mene grubo kršenje parlamentarne procedure i demokratske prakse. Ono što je trebalo biti napravljeno je da ovaj prijedlog ide na saborski Odbor za izbor, imenovanja i politički sustav, tamo se je trebalo raspraviti o članovima. Ali ne, mi to sada radimo ovako ubacujući amandmane. Osim toga ne vidim zašto od srpnja od kada je ovo izglasano nije bilo dovoljno vremena da se nađemo i suvislo odredimo tko će biti odnosno neće biti članovi i koliko ih treba, nego se događaju problemi u zadnji čas. Mislim da to jednostavno jedan parlamentarni teror od strane dva najveća vladajuća kluba, oni se dogovaraju, a nama mrvice koje ostanu. Ne govorim ovo samo zbog sebe, ne tražim ništa za sebe niti za svoj klub, ali ako treba mi ćemo preuzeti i dužnost i posao, dapače.

Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Sinčiću, podržavam vašu ideju da budu iz svih klubova članovi povjerenstva, međutim sada amandman može predložiti samo predlagatelj odluke. Dakle kasno je da amandmane predložimo mi, to smo propustili, možda smo trebali prije predložiti amandman u tom smislu, ali nažalost za to je sada kasno. A druga stvar koju želim reći jest ta da bez obzira jel će biti u povjerenstvu 9 članova ili će biti više to povjerenstvo neće moći obaviti kvalitetno svoje poslove ukoliko se povjerenstvu ne pridruže vrhunski forenzičari, stručnjaci, ekonomisti, pravnici, kriminalisti koji znaju raditi posao istrage ovakvih slučajeva. Dakle saborski zastupnici kao zastupnici po mom mišljenju nisu sposobni istražiti taj slučaj na način kako bi to istražili oni koji takve stvari rade inače. Tako da ja ne vjerujem da ukoliko ne budu na tom poslu zaposleni i ljudi izvan povjerenstva koji su izuzetno stručni za te poslove i koji su neovisni prije svega, ne vjerujem da će to povjerenstvo obaviti posao imalo bolje od DORH-a. Dakle ovakvo povjerenstvo kakvo jest ukoliko se ne osnaži drugim ljudima koji znaju raditi takve poslove na pravi način neće biti doraslo DORH-u. To sam htio reći. Hvala. Izvolite. Hvala vam kolega Aleksić. Dobro ste primijetili odnos posla koji treba obaviti i ljudi koji će ga obavljati. U mojem povjerenstvu efektivno je radilo možda tri do pet ljudi, međutim mi smo obavili posao koliko god smo najbolje mogli, mislim da smo napravili sjajan posao. Očekivao sam da će i neke ministarske glave malo više povući, međutim to je jednim dijelom zakazalo. Da, apsolutno zato sam najavio treba izmijeniti zakon, dakle mi moramo od istražnog povjerenstva kojih treba biti što više stvoriti učinkovit alat koji će dati suvisle zaključke i naravno da mi kao zastupnici nemamo u nekim slučajevima ni dovoljno znanja utvrđivati neke stvari i zato bi trebalo uvesti vanjske članove odnosno neku vrstu stručne podrške. Postoji još jedan alat a to su vještaci. Kada sam radio na povjerenstvu za Imunološki zavod raspitao sam se za jednu praksu koju do tada nisam vidio niti u jednom istražnom povjerenstvu a to su vještaci. Imamo li mi pravo kao povjerenstvo od suda tražiti da nam predloži sudskog vještaka da nam tumači ne znam knjigovodstvo, financije, pravo itd. Odgovor je bio potvrdan. Prema tome pozivam ovo povjerenstvo da ispravi taj defekt na način da barem uzme neke sudske vještake. S druge strane ovdje je posao ogroman. Ako bi bio jedan ormar dokumentacija za Imunološki zavod ili za INA-u prije toga, povjerenstva iz 2010. onda se ovdje radi o stotinu ormara. I zapravo bi bilo poželjno da se, da budemo na maksimalnom kapacitetu od 15-ak ljudi kako bismo uspjeli sve to učinkovito napraviti. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Sinčiću, prije svega bih se složio s vama u prvom dijelu da ministri koji bi trebali biti u svojstvu svjedoka u biti su u povjerenstvu. Vjerojatno bi oni trebali doći, bivši ministri poduzetništva, dobro nisu imenovali ministre financija.

Tu se slažem. Slažem se s vama da povjerenstvo može imati 15 članova i da je sramotno a kako vi tvrdite ako se nije razgovaralo sa HSS-om. Smatram da bi o tome trebao predlagatelj govoriti zbog čega nisu svi klubovi zastupljeni, ako nije problem proširiti na više članova. Još jednom ponavljam najbitnije u ovome svemu je nelogičnost da bivši ministri i visoko pozicionirani npr. dužnosnici u policiji, MUP-u, budu u povjerenstvu. Oni koji su trebali štiti od ovoga kriminala. Još dobro da nisu metnuli šefove poreznih uprava, šefove HNB-a, Vujčića, nelogičan izbor u povjerenstvu. Smatram da većina ima pravo o tome odlučivati, dva većinska kluba ali nelogičnost apsolutna onih koji su trebali odgovarati pred povjerenstvom, oni u biti će biti u povjerenstvu. Da, to jest jedan od problema s kojim se suočava ovo Istražno povjerenstvo. Međutim, do sada smo govorili samo o ovoj mojoj desnoj strani, treba pogledati i na ovu lijevu stranu. Mi u povjerenstvu vidimo ljude koji su znali ili su morali znati mnogo toga što se je događalo. iz toga razloga sam tražio da bude barem netko tko je izvan tog sustava, izvan te priče i tko će i na dokumente gledati na jedan drugačiji način i puno objektivniji način i koji će biti slobodan čovjek koji nema nikakvih dugova niti repova ni prema kome, tko nije bio na platnom spisku Todorića kao što je bio recimo gospodin Marić koji će siguran sam imati određeni utjecaj na ovo povjerenstvo preko svojih parlamentarnih zastupnika. Htio sam samo da se odradi dobar posao, to je moja želja i dalje i možda naivno vjerujem, odnosno ne vjerujem da će biti onako kako je moglo biti i kako je trebalo biti. Dok sam vodio Povjerenstvo za imunološki zavod izbjegavao sam bilo kakve političke konotacije osim onih minimalnih koje su bile potrebne, nisam htio da to bude jedan debatni klub i mislim da sam u tom uspio. Međutim, pokazalo se da tamo gdje nema kamera da uglavnom nema ni interesa za politički rad što mi je strašno žao i pao mi je Hrvatski sabor i mnogi zastupnici u očima. I treća replika poštovani kolega Bunjac. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Sinčić, znači vi ste u biti naveli jedan ozbiljan defekt koji imamo prilikom izbora ovog povjerenstva a to je da će u povjerenstvu sjediti ljudi koji bi trebali biti svjedoci. Jedan od razloga zašto se danas osniva ovo povjerenstvo je upravo Saborsko povjerenstvo iz 1997. godine koje već onda trebalo raščistiti stanje sa Agrokorom i sa Ivicom Todorićem u kojemu se jasno reklo da su u kriminal krađe žita i ostvarivanja nelegalnih zarada bili uključeni ministri. Znači bila je uključena sama Vlada. A to povjerenstvo naravno da onda nije moglo samo sebe osuditi i cijela stvar je stavljena adacta naravno na način na koji smo vidjeli da su se ključni dokumenti sakrili i onda se dalje dešavalo opet to što se dešavalo. I to je veliki problem. Mi smo vidjeli u ovim izvješćima koje su objavljena zadnjih dana da je Agrokor davao pozajmice visoko pozicioniranim HDZ-ovim ministrima. Agrokor je davao pozajmice bivšim premijerima HDZ-a i to pozajmice od 156 milijuna kuna. Da li vi doista mislite da ako će u tom povjerenstvu sjediti samo članovi HDZ-a i SDP-a koji su dakle participirali u vlasti da će oni progoniti odnosno reći istinu o bivšim HDZ-ovim premijerima? Neće. I to je razlog zbog kojeg oni žele suziti broj članova povjerenstva, ne žele dati drugim klubovima da rade jer ovo povjerenstvo ustvari ima za svrhu da umiri savjest političara pred javnošću a ne da sazna istinu. Iz toga razloga, podržavam vašu ideju da se povjerenstvo proširi sa članovima drugih klubova zastupnika i da se ništa ne skriva, da se ništa ne skriva, ponavljam. Hvala lijepo. Izvolite kolega Sinčić odgovor na repliku. Hvala vam kolega Bunjac. Evo, čini se da je nakon svega što smo rekli i što će još biti rečeno da je ovo naše povjerenstvo kompromitirano kao i ona arbitraža sa Slovenijom. Međutim, proces će sigurno ići dalje, u ovom času se ne može zaustaviti. Ja sam bio u šoku kakvom dugo nisam bio kada sam vidio zapisnik ovog povjerenstva o ukradenoj pšenici. Od ovog povjerenstva, od tog spisa mi danas nemamo ništa. Imamo hrpu pitanja, pazite imamo hrpu pitanja, nemamo nikakve odgovore, znači osnivaju se povjerenstva da se na pitanja koja postoje u ovom Saboru dobe odgovori a mi odgovora nemamo. Postoje samo u glavi Vladimira Šeksa koji je radio većinu posla ovdje, međutim od toga i od njegovog svjedočenja mislim da nema smisla ga niti tražiti jer ne bi bilo vjerodostojno, prema tome ovo će ostati u arhivi, vaš rad će ostati u arhivi, moj rad će ostati u arhivi. Pa zapitajmo što će za 20, za 10 godina, jel' Agrokor će još dugo biti udarna tema i posljedice će se još dugo vući, što će misliti neke nove generacije zastupnika kako su to njihovi preci obavili posao, jesu li obavili šarlatanski, protiv demokratske prakse ili su obavili najbolje što su mogli u trenutačnim uvjetima. Ja ću samo zaželjeti sreću članovima Povjerenstva. Prelazimo na drugu raspravu, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani predsjedniče. Kolegice i kolege, ja sam se i u petak složio djelom sa zastupnicima Živog zida, prosvjedovao sam protiv toga što dio zastupnika nije bio uključen u konzultacije. Evo može potvrditi kolega Beljak da sam ga zvao znači budući da nije bilo predstavnika HSS-a da jednostavno nije u redu da se na taj način bira deveti član, međutim ono što je činjenica je da su zastupnici Živog zida, zastupnici Neovisni za Hrvatsku mogli u djelu zastupnika oporbe imati jednak broj zastupnika koji je predložio kolegu Lovrinovića u to Povjerenstvo. Nažalost izostale su i konzultacije i sa strane SDP-a i HDZ-a prema ostatku oporbe ali očito je bilo i nedostataka komunikacije u ovom djelu oporbe da se dogovori taj deveti član. Možda bi bilo bolje da se Povjerenstvo povećalo, da veći broj ljudi participira. Isto tako, mogu se složiti, ne kažem da je netko od onih ljudi koji su bili ili u policiji ili su bili ministri ili nešto drugo, odgovorni za oko Agrokora, ali u javnosti se budi određena sumnja da oni ne bi trebali biti i onda sama ta činjenica već sama po sebi kompromitira ovo Povjerenstvo i njegov sastav. Isto tako, kolega Sinčić se pozvao na Povjerenstvo koje je bilo, koje nije odradilo svoj posao, ali ono što je sada prednost bez obzira što su tu oni koji su možda prouzročili ovu situaciju oko Agrokora, prednost je da je interes javnosti ogroman. Svaka sjednica ovog povjerenstva će se pratiti, svaki naš potez, osjećam i na sebi jednu veliku odgovornost, nisam bio niti imam ikakve veze sa Agrokorom. Isto tako svim ovim zastupnicima koji nisu uspjeli imati svog predstavnika u Povjerenstvu, stavljam se na raspolaganje, bilo koju informaciju koju imaju o koncernu Agrokor ili sprezi politike, činjenju ili nečinjenju institucija, spreman sam iznijeti na Povjerenstvu. Pokazao sam u više navrata dok sada neki imaju naknadnu pamet, sada pljušte kaznene prijave, podsjećam vas drage kolege, da sam ovdje u travnju mjesecu, iznio jedan podatak koji su mediji predstavili kao Grmojinu bombu iz Sabora, da porez i nadzor nije bio u Agrokor d.d. punih 10 godina. Znači nije me sada uhvatila nekakva naknadna pamet, govorio sam dok su drugi šutjeli. Mi smo podizali kaznene prijave tada i protiv gospodina Todorića i protiv HANFA-e i HNB-a kolega Bulj još u travnju mjesecu je podigao ili prije ili čak prije, ne znam točno, on možda zna bolje kada je podigao kaznenu prijavu. Znači spreman sam bilo koju informaciju iznijeti, isto tako ovo što je rekao kolega Aleksić, definitivno mi smo već unutar MOST-a ne samo od zastupnika nego i od naših vanjskih suradnika, savjeta za gospodarstvo, financije, pravosuđe, oformili jedan tim koji će raditi na ovome. Naravno da se ja ne osjećam kompetentan, ali sigurno da mogu dobro sve ono što naši ljudi pripreme i stručnjaci a i moji kolege saborski zastupnici, iznijeti pred Povjerenstvom. Nemam nikakvog straha, nemam nikakvih veza sa Ivicom Todorićem i koncernom Agrokor i budite sigurni da na svaku informaciju koju dobijem da ću iznijeti i da vam se svima stavljam na raspolaganje. A još jednom kažem, žao mi je što te konzultacije koje su se vodile nisu bilo puno transparentnije što ponovno su ove dvije najveće stranke zaobišle manje klubove i možda se mogao naći model da se uključi što više predstavnika ovih manjih klubova što mi je osobno žao jer bi onda možda i meni posao bio lakši. 5 je replika, prvi je poštovani zastupnik Beljak. Izvolite. Poštovani gospodine Grmoja, ja moram zahvaliti vama, zahvaliti kolegama iz Živog zida i kolegama iz SDP-a koji su nas zvali i pokušavali naći dogovor ali isto tako dobio sam neslužbene informacije da druga strana odnosno konkretno HDZ nije bio za to da netko iz HSS-a, konkretno ja osobno bude uključen u to, pa je očito došlo do određenog kompromisa između SDP-a i HDZ-a što je njihovo pravo jer čine zajedno više od 2/3 saborskih zastupnika. Jasno mi je zbog čega ja osobno nisam prihvatljiv, jasno mi je zbog čega nitko iz Živog zida nije prihvatljiv, jasno mi je zbog čega i MOST nije prihvatljiv ali eto, ne može vas se zaobići nikako jer vas ima jednostavno previše. Jasno mi je da u zadnjih 27 godina postoji sprega između politike, uglavnom politike HDZ-a, manjim djelom ostalih i između velikog kapitalističkog koncerna stvorenog na pljački hrvatske imovine koja je stvarana 50 godina. Jasno mi je da postoji mnogo onih koji su umiješani, jasno mi je da mi koji nismo na nikoji način umiješani u taj kriminal, nismo poželjni da bude na izboru bilo kakvih informacija. A i da jesmo, a što će kolega Grmoja jako dobro vidjeti, on je predložen za člana, opet ćete biti preglasani od onih kojih je jednostavno više i kojima nije u interesu da sva istina izađe na svjetlo dana.

Kolega Beljak, isteklo je vrijeme. Kolega Beljak, ja vas molim, 10 sekundi je prošlo i držimo se reda. Hvala vam lijepa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poslovnika na način da kolega Beljak omalovažava i vrijeđa druge zastupnike. Dakle, dajući sebi na važnosti insinuira kako je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice izričito tražio da on ne bude član Istražnog povjerenstva što nije točno. Dakle, nismo mi ulazili u to tko će bit od oporbenih zastupnika član osim što smo utvrdili da ministri u bilo kojoj Vladi će biti u potencijalnom sukobu interesa. Meni je gospodine Beljak žao što vi niste.

Kolegice i kolege, za povredu Poslovnika je dan rok od jedne minute da se obrazloži. Dakle, ja smatram da bez obzira na to što je rečeno od strane kolege Beljaka nije povrijeđen Poslovnik tako da nemamo tu nikakvu kaznenu mjeru protiv toga, ali vi ste rekli svoje mišljenje.

Na žalost cijela država to vidi. Vi ste bili gore. Dobro, samo radite i dalje. Idemo mi dalje. Kolega Grmoja odgovara na repliku. Poštovani kolega Beljak slažem se sa većinom onog što ste iznijeli. Međutim, ja se ne uzdam u zaključke ovog Povjerenstva. Ja se uopće ne uzdam u zaključke ovog Povjerenstva jer ljudi koji su uzrokovali problem Agrokora bi sada trebali odlučivati o zaključcima Povjerenstva. Ja se uzdam u medije, a znate zašto? Zato što dio medija koji je veličao Ivicu Todorića i koji je bio na platnom spisku Ivice Todorića sada je na platnom spisku nekih drugih. Sada imamo drugoga gazdu koji taj dio medija financira, a tom gazdi je u interesu da se razotkrije sve ovo prije lex Agrokora. Tu ćemo mi imati potporu tog dijela medija da se sad obračunaju sa onim čovjekom kojeg su sami stvorili sa Ivicom Todorićem. Ja se u to uzdam, a za ovu situaciju roll up kredita i ovoga svega nakon Agrokora to je zadatak nas ovdje oporbe i ovih optužbi koje su se pojavili u medijima.

Znači sada Ante Ramljak, Martina Dalić imaju za neprijatelja Ivicu Todorića a ne mogu se samo obračunati sa Ivicom Todorićem bez da se zna tko je Ivici Todoriću pomogao da napravi ovo što je napravio. Druga replika poštovani kolega Bulj. Kolega Grmoja, znamo da je predlagatelj imao namjeru povjerenstvu imate sve političke opcije. Međutim očito jer Živi zid se s pravom ako nije bio uključen kao i ostale političke opcije ili HSS nisu bile uključene ne vidim niti jedan razlog da se ovdje ne gleda na način većina mora imati više, manje nego neka budu uključene sve političke opcije. Zbog čega ne bi bilo 13 ili 15 ili 11 članova?

Ja ću onda još jednom ponoviti. Ne mogu se složiti da budu ministri koji su bili, još su tribali stavit ministre poduzetništva, trebali smo metnuti premijere Valentića, Gregurića, Šukera, Lalovca, Dalić Martinu.

Činjenica je da netko, ljudi koji su visoko bili pozicionirani u policiji ne mogu ni oni, ne mogu jer su oni morali štititi od kriminala. Ja mislim da će se gospodin Milijan Brkić složiti da je ovo davno tribalo izaći, a ne čekati 20 godina da se pojavi MOST ili Živi zid ili netko stoti pa da mora izaći na površinu. Nije ovo smiješno, ovo je istina! Oni koji su tribali čuvati i štititi sustav gospodarski od šapa kriminala i kriminalaca u biti dovodi se u poziciju da će oni tražiti s kime će razgovarati i pregovarati. Nema ovdje, znači logike. Ovdje su tribali biti ljudi koji nisu bili na visokim dužnostima i to je isključivo na taj način tribalo biti povjerenstvo i da budu zastupljene sve političke opcije bez obzira na većinu u Parlamentu, manjinu, sve političke opcije. Kolega Bulj ja se slažem jer odnos političkih snaga u Saboru je takav, HDZ ima toliko zastupnika i ima pravo ako je 9 članova, znači na 5 odnosno jednog HNS-a, a SDP također ima pravo na svoje članove. Što se tiče Živog zida oni su bili uključeni u konzultacije, ali nije bilo zastupnika HSS-, a ono što je činjenica da su bili uključeni kao i mi prekasno. Svatko je pratio odnosno cjelokupna javnost je pratila što će se dogovoriti SDP i HDZ, manje klubove pa tako i nas nitko nije pitao. Ali mi imamo 15 zastupnika pa onda moramo imati jednog člana. Ali ja mislim da Živi zid nije nezastupljen u ovom Povjerenstvu. Oni imaju znači zastupnika koji je ušao sa njihove liste Ivana Lovrinovića. Uostalom on im je bio kandidat za gradonačelnika Zagreba ako je bio dovoljno dobar da bude kandidat za gradonačelnika Zagreba što je možda bitnija funkcija i od premijera države, onda je vjerojatno dobar i za ovo saborsko povjerenstvo. Znači imali su toliko povjerenja da ga kandidiraju, tako da mislim da su oni zastupljeni u ovom povjerenstvu i ne bi se zbog toga trebali buniti. Ali se slažem da se trebaju bunit zbog načina na koje je ovo povjerenstvo oformljeno i da nisu bili konzultirani svi klubovi s tim se apsolutno slažem. Zahvaljujem. Izvolite. Kolega Grmoja vi ste i u petak i danas spomenuli neke činjenice, pa bilo bi dobro da ih još malo razjasnimo i definiramo. Dakle, ovo povjerenstvo smo mi pretvorili u sapunicu. Pretvorena je u sapunicu između 2 najjača kluba u Saboru, gdje se oni dogovaraju tko će biti i kako će biti. Nije bilo ni jednog razloga da ovo povjerenstvo ne počinje s radom kad je počeo i Sabor, a čak štoviše moglo je početi i s radom i početkom 9 mjeseca. Prema tome, namjerno ne počinje s radom i mene nitko ne može uvjeriti da tu nije, ja imam previše godina da vjerujem u slučajnost, prema tome, namjerno, to povjerenstvo ne počinje s radom. Jednako tako moram priznati, da sam ja kao saborska zastupnica, sastav povjerenstva čula na televiziji. I nakon što sam čula, onda sam nazvala predsjednika Kluba SDP-a i rekla da tko je preložio gospodina Lovirnovića, protiv kojeg mi principalom nemamo ništa osim protiv načina. Način je zaista bio takav, da je dogovor bio između HDZ-a i SDP-a, da su manji klubovi, jedan od naših manjih klubova, ako je manji klub 5 zastupnika, onda smo mi manji klubovi, bili uključeni prekasno. Bili smo uključeni pred rješenje, zapravo pred gotov čin. U želji, isključivo u želji da povjerenstvo počne s radom, da to ne pretvorimo u sapunicu, da to ne dovedemo u činjenicu, da zaista to povjerenstvo nema nikakvog smisla. Prijedlog je bio pragmatičan, probajmo se dogovoriti oko zajedničko kandidata. Činjenica je da očito smo i mi manji klubovi, evo sad, to pretvaramo dalje u nastavak.

Odgovor na repliku, kolega Grmoja. Kolegice Taritaš, ja se apsolutno s vama i pozivao sam na razum ovdje u petak, međutim, sada je rasprava, znači, zbog ovoga protesta, manjih klubova na način na koji su se vodile konzultacije, mi ćemo povjerenstvo, bez obzira na to podržati, jer jednostavno i da su uključeni manji klubovima, opet bi bili HDZ i SDP bi bila apsolutna većina i mogli bi donijeti zaključke kakvi oni žele, nije bitno kakvi će se ponovno, ponavljam, zaključci donijeti. Svjestan sam promašaja ovog povjerenstva o kojem je govorio kolega Sinčić, ali sve te ljude koji su sudjelovali u tom povjerenstvu, posebno Vladimira Šeksa ćemo ponovno pozvati ovdje da nam kaže neke stvari. Ovo je prilika za novi početak, da postavimo hrvatskog gospodarstvo na jedne zdrave temelje, da vidimo koje su institucije zakazale, što mi ovdje kao Sabor zakonskim prijedlozima možemo ispraviti, što možemo promijeniti kako se ne bi dogodila ponovno ovakva nekakva ugroza. To je zadatak svih nas u povjerenstvu, ali i vas naših kolega, kojima se evo ja stavljam na raspolaganje i očekujem vašu pomoć, jer mislim da je to u interesu i ove zemlje, ali i svih naših građana. 4 replika, poštovani kolega Mišić. Hvala predsjedniče Sabora. Ja bi ovo shvatio, kolega Grmoja kao jedan populizam svih stranaka ovdje u Saboru, koji žele ići u povjerenstvo a o tome pojma nemaju. Pitam vas ovdje koliko ima ovdje stručnih ljudi u Saboru, koji bi mogli ući u knjige Todorića, u knjige Agrokora, provjeriti njegovo stanje, njihov rad. Ja ovdje ne vidim 2, 3 čovjeka, kojem bi ja dao povjerenje, da bi mogli to gledati uopće. A ovo je priča populizma. Mi to tražimo. Pa ja bi volio da vi tražite neke neovisne stručnjake, koji nemaju veze s politikom, koji su stručni u tom dijelu, da uđu sa par ljudi unutra, a imamo 3 nezavisne revizorske kuće koje su dale svoja mišljenja i koje na kraju se istražuje i DORH i svi ostali. Ovo je čisti jedan populizam koji želimo sebi prikazati, mi smo ti, ne znam, mi ćemo to vidjeti što je to Todorić radio u 20 godina. Molim vas, pa gdje ste to vi radili da bi znali tražiti koji papir trebate? Nikad nigdje ništa niste radili, bavili se politikom, gospodom. Tko je kriv? Svakako lijevi i desni. Kako sada možemo ispraviti? Možemo ako imamo pravo, stručne ljude, koji će detaljno ispitati sva stanja kakva su unutra. Pa ne znam ja ovdje koji bude išao da će to išta znati. Samo će se pričati po ulicama, evo ja sam u povjerenstvu, ja sam velika faca. Jer, to je pitanje naše politike, politike populizma u čitavom Saboru. Pa daj prestanimo s populizmom, dajmo stručne ljude da to gledaju, ja sam prvi za to da se istraži do kraja to. Jer ja sam privrednik i ja sam taj koji čovjek plaća obveze i poreze pa to treba i Todorić i svi ostali koji postaje ovdje. E to je pitanje, a ne pitanje, mi ćemo, ne znam, Živi zid, stručnjaci, Most i da ne pričam svi ovi drugi koji su krivi za to. Odgovor na repliku, kolega Grmoja. Poštovani kolega Mišić, ja nisam čuo veći populistički govor od ovog vašeg. Čovjek koji je u Sabor 2 puta ušao zahvaljujući strankama koje sada naziva populistički i koji je na osnovu te politike ili Mosta ili Živog zida ušao u Hrvatski sabor, da bi mogao sada ovdje govoriti, proziva te stranke za populizam, jer je on uvijek, kada uđe u Sabor se prešala vladajućima i gleda kako se negdje uštekati. Pa to je vrhunac populizma, to je vrhunac licemjera i populizma. Vi ste dio vladajuće većine, ušli ste s kolegama, niste ušli zato što težite kao Ivica Mišić, nego zahvaljujući Živom zidu, jer ljudi glasuju za Živi zid i tako isto prije na temelju Mosta i sada te ljude prozivate za populizam. Ali vi da sada tako napadate ljude s kojima ste ušli, ne ljude, nego njihove ideje, a vi ste na temelju te ideje ušli u Hrvatski sabor, to je vrhunac licemjerja i ja to stvarno ne mogu slušati. Znači potpuno sam izgubio živce jer ovo je neviđeno. Povreda Poslovnika iako nema razloga za povredu poslovnika.

238. vi ste dva puta vodili stranku koju ste prešli i dali povjerenje.

Kolega Grmoja što sad? 238. članak. Kolega Mišiću, i kada je naš ovdje predsjednik Sabora kojeg uvijek morate pratiti Gordan Jandroković shvatio da je Karamarko prošlost, vi ste se još uvijek željeli preslagivati. Kolega Grmoja vrlo ste duhoviti, ali ste prekršili poslovnik i sada vam dajem opomenu. Ovo nije bilo korektno.

Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grmoja drago mi je da ste već oformili određeni tim koji će sudjelovati u radu povjerenstva i apeliram i na sve ostale da oformiraju svoje timove, ali bih volio da ti timovi budu javno obznanjeni i da se zna tko su ljudi u tim timovima i volio bih da rad tih timova bude transparentno prikazivan javnosti tijekom rada povjerenstva. Što se tiče ovih stvari da nisu ostali ljudi iz drugih klubova ušli u povjerenstvo, to uistinu nije dobro, šteta je da je tako i ne vidim razloga da se to spriječilo jer ne radi se ovdje o nikakvom pokazivanju mišića, ovdje se radi nadam se, o želji da se stvarno istraži nešto što nije do sada bilo poznato. A sigurno bi se to puno bolje istražilo da su u povjerenstvu i ljudi iz ostalih klubova i nije bilo razloga da se to sprječava i zbog toga mislim ako je moguće da se to može još uvijek poduzeti i molim da oni koji su pokrenuli inicijativu da novim amandmanom uključe u rad povjerenstva i ostale klubove zastupnika. Ja bih bio sretan da ste vi na čelu ovog povjerenstva, bilo se govorilo o tome kao mogućnost, ali nažalost procijenile su ove dvije stranke da bi to možda bilo preopasno da se prepusti nekome da bude predsjednik povjerenstva tko nije bio dio ovih struktura, to mi je žao. Ali ponovno ponavljam, mi ćemo ove sve svoje timove javno objaviti znači ljude koji su članovi, koji će raditi na ovome, a evo ponovno ponavljam vaš svaki savjet, informacija je dobrodošla i ja se stavljam na raspolaganje jer mislim da možete pomoći u ovom slučaju i možete biti od koristi. Hvala. Izvolite. Poštovani predsjedniče, zastupnice i zastupnici. Dakle gospodine Bauk, sastav ovog povjerenstva nije rezultat konzultacija svih klubova, već obiteljsko stranačkoga dogovora između vas i gospodina Bačića. Pozvali ste nas minutu do 12 da nam to priopćite bez zahtjeva čak i da iskažemo svoje mišljenje da li to prihvatimo ili ne prihvatimo. Dakle u ime kluba Neovisni za Hrvatsku još jednom pozivam predlagatelje da dopune prijedlog na način da u istražno povjerenstvo zbog političke i društvene važnosti problema uđu predstavnici svih zainteresiranih zastupničkih klubova razmjerno broju zastupnika. U protivnom ovo ćemo istražno povjerenstvo kao takvo držati obiteljskom farsom, eksperimentalnom velikom koalicijom na dijelu igrokazom Konzum nad stranke i dvojice statista koji su prihvatili imati ulogu statista. Dakle gospodine Bulj, vi ste nas ovdje dramatično tri puta upozorili da ne možete prihvatiti sastav ovoga povjerenstva, dakle ako se ne možete složiti sa sastavom glasujte protiv. Ako ćete glasat za prihvatit ćete i sastav ovog povjerenstva. Dakle u povjerenstvu kakvo je zamišljeno beznačajan je utjecaj onih političkih čimbenika koji nikada ni na koji način svojim javnim i političkim djelovanjem nisu bili instrumentom političko poslovne hobotnice zvane Agrokor d.d. I ono što su svi previdjeli, dakle više od simbolike i prvorazredni politički cinizam da će dogovorom između HDZ-a i SDP-a povjerenstvom predsjedati ni manje ni više već ministar iz MIlanovićeve Kukuriku vlade koji će ostati upamćen kao predlagatelj zloglasnoga lex Perkovića kojem je udbaška duboka država čije je čedo i slučaj Agrokor trebala pokazati svoju nadmoć nad hrvatskim i europskim pravnim sustavom i pod cijenu sramoćenja Hrvatske države, a sve u svrhu zaštite provoditelja jugoslavenskog državnog terora nad hrvatskim narodom. Dakle sastav ovog istražnog povjerenstva koje će među ostalim istraživati i samoga sebe predstavlja udžbenički primjer višestrukih sukoba interesa. U toj farsi ne želimo sudjelovati, ta farsa je dio šire trgovine za izbor sudaca Ustavnoga suda. Gospodo, predlažem vam da za vanjske i honorarne članove povjerenstva gospodin Aleksić je spominjao forenzičare, gospodin Sinčić vještake, dakle predlažem vam da za vanjske suradnike angažirate i gospodu Todorića, Perkovića i Mustača budući predsjednik će bez sumnje znati pronaći pravno rješenje i za to. Dakle iz svih navedenih razloga Klub neovisnih za Hrvatsku glasovati će protiv ovako sastavljenog Konzum istražnog povjerenstva. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika i 8 replika. Tako da prvo ide povreda Poslovnika. Kolega Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Kolega Hasanbegović je više puta povrijedio članak 238 ali s obzirom da nemam vremena za opisivanje svih koncentrirati ću se na onu sa početka njegovog izlaganja. Rekavši da je rezultat sastava Istražnog povjerenstva plod obiteljskog konzultiranja SDP-a uvaženi kolega je uvrijedio sve zastupnike ne samo SDP-a nego i drugih stranaka koje su u tome sudjelovale. Poštovani kolega Hasanbegoviću, povjerenstvo bi moralo imati najmanje 50 članova da vi budete razmjerno zastupljeni u njemu s obzirom na to koliko je vaš klub velik i značajan. A s obzirom da je vaš značaj biti beznačajan mi ćemo se i potruditi da takav bude i vaš utjecaj. Hvala. Kolega Grbin, vi ste prekršili Poslovnik jer ovdje nije bilo nikakvog kršenja Poslovnika od strane kolege Hasanbegovića. I ja bih sada stvarno apelirao na sve zastupnike i zastupnice da ne zloupotrjebljavamo tablicu sa povredom Poslovnika jer ovdje se definitivno to događa budući da Poslovnik predviđa to da ja moram dati riječ kada netko digne pločicu, to me dovodi u vrlo neugodnu situaciju ali početi ću dijeliti opomene jer nemam drugog načina, makar ni to nije dovoljno, znate to dobro, ali evo ja ću barem to raditi. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Hasanbegović, vi se sjećate što se dogodilo zadnji petak kada smo onako 5 do 12 ili u 12,05 pozvani da se konzultiramo, da se podijele ta mjesta unutar oporbe, bez uopće predstavnika HSS-a, vi ste došli još nakon nas. Prema tome, to je jedno kršenje procedure, bilo je 4, 5 mjeseci, cijelo ljeto da se uzme jedan sat, da se dogovori model, da se napravi nekakav kompromis. U onom kratkom vremenu koje nam je dano, nikakav kompromis se nije niti mogao donijeti, očito je bila namjera da se niti ne donese jer je ovo sve unaprijed isplanirano i hoće nas se dovesti pred gotov čin. Evo postoji mogućnost dakle u Poslovniku Hrvatskoga sabora da svi zastupnici prisustvuju na radnim tijelima, mi nismo pronašli zabranu koja bi zabranila drugim zastupnicima koji nisu članovi istražnog povjerenstva da prisustvuju na sjednicama. Prema tome, članovi Živog zida i SNAGA-e, našeg kluba će dolaziti na te sjednice, ali vjerojatno će probati promijeniti i poslovnik istražnog povjerenstva odmah na prvoj sjednici da se takve stvari zabrane. Što se tiče predsjednika velikih klubova ja im preporučam da si uzmu sliku Staljina i da si stave u svoj ured jer zadnje demokratske prakse su negdje na razini Josif Visarionoviča. Izvolite. Kolega Hasanbegoviću ja ne mogu a da ne potvrdim da ste u mnogim stvarima u pravu kao i mnogi mladi kolege. Zašto? Ovdje sjedi naš kolega Jovanović Željko, šuti mudro i gleda u mobitel, stavlja naočale da bi bolje vidio i kaže, kolega Jovanović je predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. A ja sam slučajno član u tome vijeću. Tu je i potpredsjednik. Ali mi nikako da se sastanemo mada je to više puta kolega Jovanović zazivao da sastavimo se što prije i da počnemo sa radom. [[Pljesak]] Čekajte kraj da završim, onda ćete. Kolega Jovanović prozivao je cijelo vrijeme nas da nikako nećemo da formiramo tu ekipu a on nema svojih članova i svoje grupe.

Izvolite. Poslovnika gdje je kolega Culej po običaju promašio metu i krivo optuživao mene za nerad nacionalnog vijeća. Očito nije pratio moje učestale istupe. Ja moram reagirati na ovaj način jer ovo prati javnost pa bi po izlaganju Culeja mogla zaključiti da nacionalno vijeće nije radilo mojom greškom. A upravo je suprotno, ako je netko upozoravao da nacionalno vijeće ne može raditi jer vladajuća većina nije osigurala izbor vanjskih članova to sam bio ja. Dobro. Istine radi nije zbog vladajuće većine. Kolega Bačić mi je rekao da se vladajuća većina usluglasila oko članova a da određene poteškoće još postoje na drugoj strani ali ne bih sada otvarao tu raspravu nego bih prešao na iduću repliku a to je poštovani kolega Orepić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Uistinu me žalosti činjenica da nije uvažen interes i manjih klubova, no evo vjerojatno je to stvar odnosa većine i razgovora i dogovora gdje je bilo očito čisto formalnih razloga zašto nije došlo do uključivanja tih članova pa evo ako postoji mogućnost da se to ispravi nije problem. Želim napomenuti da Agrokor kao jedan paralelni gospodarski sustav, kao jedan paralelni politički sustav, pa mogu slobodno reći jedna paralelna para država u RH jasno se zrcali u ovome Povjerenstvu. No gospodine Mišiću i ostali uloga ovog povjerenstva ne bi trebala biti kako ju volimo sada popularno zvati forenzika nekakva gospodarska itd. jer zato nismo stručni ali ovo povjerenstvo težišno bi se trebalo baviti postupcima Vlade i Vlada i njihovih tijela. I u tom smjeru trebamo biti principijelni i definirati postupke Vlade, svih Vlada do sada i njenih tijela u razvoju Agrokora i do njegove ove kulminacije kakva je sada. Tako da skrećem pozornost u tom smjeru i naglašavam ulogu tog Povjerenstva na taj način. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Hasanbegović, kažete da smo statisti a vi ste sami svjedoci ovdje da ste baš vi i vaš glas održali ovu K+ Vladu koju spominjete. Mi nismo statisti jer znate da je Božo Petrov prvi podigao kaznenu prijavu protiv Todorića, znate da sam ja osobno podigao prijavu davno prije pola godine protiv HANFA-e i HNB-a, i neće mi vi kazati niti bilo tko kako ću ja glasati i kako ću razmišljati. Niste mi to govorili ni kod proračuna kad je bio, a bio sam u vladajućoj većini. Ja ne znam kako ste vi glasali i kako ste se baš vi našli da spašavate ministra Marića tada da ste glasali protiv, ne bi bilo ove kako vi kažete K+ Vlade.

Vi ste jedan od glavnih stupova današnje K+ Vlade. Meni je to žao, ali da smo mi statisti, pa znate i sami koliko je trajala Vlada u kojoj ste i vi bili.

Dakle, pod dojmom dramatičnoga obraćanja gospodina Bulja iz kojeg još uvijek nije jasno hoće li biti za ili protiv, ispravio bi samo jednu netočnost. Dakle, u potpisima koje ste spominjali, moj potpis se nije nalazio ispod potpisa gospodina Milorada Pupovca već iznad potpisa gospodina Milorada Pupovca. Kolega Bulj se javio za povredu Poslovnika. Ispričao bi se. Ispričao bi se kolegi Hasanbegoviću šta se potpisao povrh gospodina Milorada Pupovca da bi se zamijenio Božo Petrov. Hvala lijepo. Kolega Bulj, ovo nije bila povreda Poslovnika, izričem vam opomenu. Izvolite. Evo kolega Hasanbegoviću, mi smo razmišljali i o tome da li bi vi bili u Povjerenstvu, ali kako je Agrokor osnovan '76., a ne '41., onda smo razmislili o tome da vas neće zanimati pa vas nismo predložili.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa ja nisam znao da Milorad Pupovac ima ikakve veze sa Istražnim povjerenstvom. Naime, budući da očito neki kolege ne znaju, ja ću reći da moj klub nije iskazao nikakvog interesa za sudjelovanje u Istražnom povjerenstvu. Prvo zato što mi ocjenjujemo dvije stvari. Da neće biti dovoljno vremena da ovo Istražno povjerenstvo obavi svoj posao. A drugo, da ovo Istražno povjerenstvo kao ni većina klubova u ovom Saboru i njegovih zastupnika nema pretpostavki da obavi svoj posao kako valja i da se trudimo u tom pravcu da klubovi, zastupnici i Sabor imaju nešto bolju poziciju u političkom sistemu i sistemu odlučivanja u ovoj zemlji onda bi ovo Povjerenstvo imalo nekog smisla. Ali budući da se oko toga ne trudimo, nego se trudimo oko kosti koja nam je bačena pri čemu neki su vještiji pa će onda to izgledati vještije pred javnošću a neki su manje vještiji pa će to izgledati manje vješto pred javnošću, ali za svakoga koji išta zna o parlamentarizmu i za svakoga koji imalo drži do predstavničkog tijela naroda, dio ove rasprave je zapravo sramotan. Pa je sramota čuti i one koji čak i u ovakvim prilikama uzimaju u usta moje ime i prezime. Bez obzira da li ono bilo ispod ili iznad. Što se mene tiče, iznad je razine onoga što ja mogu čuti, a ispod je razine i onoga u čemu ja mogu sudjelovati.

Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice, zastupnici. Očito je da svaka stranka željela bi svoga predstavnika u Povjerenstvu i ja sam odmah bio za to i nemam ništa protiv toga. Kao što sam bio član Povjerenstva za Imunološki zavod, tamo nas je bilo 15 i nikome to nije smetalo. Moram reći odmah da nisam zadovoljan sastavom niti brojem. Za broj sam rekao, a niti sastavom jer zaista ne bi trebali unutra biti neki ljudi koji su obnašali izvršnu vlast. Ne dovodim u pitanje njihovu kompetentnost jer ima tu ekonomista i doktora ekonomije itd. Međutim, ne mogu preći preko nekih stvari da ovdje pojedinci kao inače u ovakvim situacijama kad se nešto zagužva hoće iz 16.-terca zabiti gol ne gledajući kome će gurnuti lakat u rebra kao što to radi danas Nikola Grmoja. Gospodo vi ste dva puta podržali HDZ, vi ste dva puta bili u K+ Vladi. Ali drago mi je da ste u povjerenstvu i drago mi je da ćete biti, da nemate takve ljage kao drugi. S druge strane vi ste ovdje moje ime dovodili u pitanje. Ja ovdje pred hrvatskom javnošću želim reći sljedeće. Proces nominiranja mene u ovo povjerenstvo proteklo regularno i časno. Od manjih klubova a svi ste tamo bili, dobio sam potporu. Pa dobro ja razumijem ovo je politička pozornica da se ljudi ovdje natječu, da dobiju bodove, to razumijem, to razumijem jer hoćete na političkom tržištu nešto zaraditi. Stoga, gospodo oni koji misle da će mojim izborom ako tako odluči Sabor u ovo povjerenstvo meni začepiti usta. Vi se grdno varate a u to ćete se uvjeriti. Dakle također odgovaram na drugu stranu, gospodine Hasanbegoviću, kada se bude imenovalo povjerenstvo za promjenu svih ulica i trgova u Hrvatskoj ja nisam zainteresiran za to ali ću vas predložiti za predsjednika. I poštovane dame i gospodo, poštovani građani, pa prestanite ovdje sa ovim cirkusom, tko će uknjižiti neki bod, tko neće. Ja sam sveučilišni profesor ekonomije, financija, nešto se valjda razumijem oko ovih problema u Agrokoru. Ali prestanimo skupljati bodove na ovaj način, ljudi gledaju ovaj cirkus u Saboru, napravimo ovo povjerenstvo kako god odluči Sabor a ponavljam onaj koji je mislio da će meni začepiti usta izborom u ovom povjerenstvo u mjesecima koji dolaze to ćete vidjeti. Cilj mi je da razotkrijem pozadinu, ovo je težak slučaj, da razotkrijem pozadinu slučaja Agrokor a posebno te veze između korporacije i politike, taj krovni kapitalizam koji je stvoren u Hrvatskoj. I zato pozivam, uistinu je točno da samo evo gospodin Grmoja i ja smo zaista iz oporbe i mislim da ćemo tamo napraviti najveću, ajmo tako reći, da ćemo biti kamenčić u cipeli. Dakle prestanimo sa time, pokazati će se što se može napraviti a pokazati će se i svačiji obraz i svačija riječ u ovoj istrazi. Hvala. Poštovani kolega Grmoja. 238., znači ja ne znam zašto je meni bilo upućeno ovo od kolege Lovrinovića, na ni koji način ja u svojoj raspravi niti u replikama nisam problematizirao njegov izbor u ovo Povjerenstvo nego sam kolegama iz Živog zida rekao da ne trebaju biti potpuno nezadovoljni jer imaju svoga kandidata za gradonačelnika. Gledajte ovako, ovo je drugi puta vam sada dajem opomenu i idući puta ću vam zato što nije povrijeđen Poslovnik i svjesno i namjerno koristite institut povrede Poslovnika da biste govorili, imate repliku, javili ste se i za repliku. I repliku ćete dobiti ali ovdje povrede Poslovnika nema. … [[Upadica se ne čuje.]] Samo malo, ja ovako vas molim, ja ću stvarno, nemam drugog načina, od sada ću davati, kada se povrijedi Poslovnik dati ću opomenu, ako netko nakon toga ponovno, ja ću onda posegnuti za člankom 240.-tim gdje ću izreći opomenu sa oduzimanjem riječi, ako zastupnik nastavi postupati protivno članku 238. ovog Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena. … [[Upadica se ne čuje.]] Ne, žao mi je, u replici možete prokomentirati to, javili ste se za repliku. Izvolite. Vaša ekscelencijo, uvažene dame i gospodo. Gledam ovaj cirkus, ovu farsu i ponašanje zastupnika u Hrvatskom saboru podsjeća me na ponašanje srpskog naroda '90.-tih godina. Naime, srpski narod je godinama podržavao politiku Slobodana Miloševića i držao mu ljestve, a onda kada je ta politika odvela u propast srpski narod, e onda su oni svi skupa rekli sada ćemo mi tebi Slobo suditi, izašli su na ulice, deportirali ga u Haag i on je tamo umro u zatvoru. Razlog zašto se Ivicu Todorića stavlja na stup srama je isključivo zato jer se spotaknuo i pao. Da je kojim slučajem nastavio, znači da on nije sad, ovog trenutka u situaciji da je Agrokor završio skoro u stečaju, vi biste i dalje njemu držali ljestve i skupa s njim se gostili, častili, dijelili pozicije. Branili su Todorića i podržavali zastupnici i HDZ-a i SDP-a. I samo ovo povjerenstvo u sastavu kojeg čine 80% članovi te dvije stranke je besmisleno i radi se o farsi. Pa ja se sjećam kada je Grčić kolega govorio iz SDP-a da mi ne smijemo govoriti o tome da je u Agrokoru situacija loša. Drugim riječima da bi trebali prikrivati stanje, to je kolega Grčić htio reći, ne smije se govoriti o tome. Iste poruke su se slale iz HDZ-a. A jedna od rijetkih, usudio bih reći zapravo i jedina iskrena opozicijska stranka Živi zid ona člana u ovom povjerenstvu nema. Zašto? Zato jer smo jedini koji postavljaju neugodna pitanja i zato jer vas naša pitanja smetaju. To je suština cijele priče, dame i gospodo. Eto, hvala. Kolega Grčić, nije bilo povrede Poslovnika, to je sigurno. Ali iznošenje neistina je povreda Poslovnika.

Izvolite. Prvo ću oštro prosvjedovati zbog ove druge opomene koju ste mi izrekli jer je kolega Lovrinović rekao da ja se služim ovdje neprimjernim načinima, da udaram ljude u rebra nekakvim niskim udarcima, a ja čovjeka uopće u nikakvom negativnom kontekstu nisam spomenuo i to je povreda članka 238. vrijeđanje drugih zastupnika. Broj dva, kolega Lovrinoviću, mi smo pokazali na koji način se brane i principi, ideje, ideali dva puta. Mi smo ti koji smo pokrenuli slučaj Agrokor, Bože Petrov otvaranjem teme podizanjem kaznene prijave, ja sam prvi iznio podatke u Hrvatskom saboru koje sada iznose i neki portali o tome kako porezna uprava odnosno porezni nadzor nije bio u Agrokor d.d. još u travnju mjesecu, prošlo je puno mjeseci od tog trenutka i sada se javlja naknadna pamet i govori se o tome kako će netko nešto raditi i kako je netko istinska opozicija. Jedini koji su se bavili ovom temom, jedini koji su otvorili ovu temu, jedini koji su počeli raspetljavati ovu temu smo mi odnosno to je Most. A ja vas niti u jednom negativnom kontekstu nisam spomenuo u svojoj raspravi. Žalio sam što ostali klubovi nisu uključeni, ali sam kolegama iz Živog zida rekao da ne trebaju biti toliko nezadovoljni jer imaju čovjeka koji je ušao s njihove liste i koji je bio njihov kandidat za gradonačelnika. Hvala kolega Grmoja. Kada bih stalno koristili povredu poslovnika onda bi gotovo svaka rasprava imala mogućnost i za to, pa vas molim da ne budete toliko osjetljivi jer je ovo rasprava u Saboru, čuju se i oštre riječi to je jedna razina na kojoj funkcioniramo. Evo izvolite kolega Lovrinović. Poštovani kolega Grmoja. Ja se za razliku od vas akademska status mi ne dopušta da govorim otprilike takvim jezikom i ne skupljam bodove na takav način i zato neću tako reć. Ja vas ako vas iko dobro poznaje ja vas poznajem u ovoj dvorani, ali vidite nikad nisam ništa govorio loše i neću govoriti loše o vama. Točno je da je zastupnik Petrov podnio kaznenu prijavu, sve je točno, ali vi ste bili gospodo u toj vladi sedam mjeseci, pa šta ste čekali na kraju? Imali ste ministra policije, ministra pravosuđa, ministra gospodarstva, dva puta ste vodili tu vladu, pa ja bi za to vrijeme poduzeo zaista korake. A ja mislim da ćemo pred ovim povjerenstvom i pojedini vaši članovi imati štogod reći sa onih noćnih sastanaka sa razgovora i mislim da će dat sigurno veliki doprinos našem povjerenstvu gdje i vi sjedite. Dakle prestanimo, oprostite na ovom izrazu, spuštati jedni drugima jer ovdje je naš veliki zadatak da razotkrijemo pozadinu ovoga čitavog slučaja.

I zato se ja ne mislim baviti time da izvlačim ovo ili ono iz prošlosti ovakve, onakve, ali kada ste me povukli za jezik, vi se sjećate dok sam bio s vama jedini sam ja bio protiv vlade premijera Oreškovića koje ste vi ustvari doveli. U tom i jest problem, vi ste ga doveli i poslije ste podržali. Ali vam čestitam na ovome što želite surađivati na ovom pitanju i ja sam spreman s vama surađivat i vidjet ćete da ćemo dobro surađivati, ali nemojte se služiti Kolega Grmoja, vi želite pod svaku cijenu biti zadnji. … [[Upadica se ne razumije.]] Imate pravo, ali ja vas upozoravam, ako procijenim da je zlouporabljena povreda poslovnika ja ću vam morati izreći mjeru oduzimanja prava govora po ovoj točci. Evo izvolite. Poštovani predsjedniče, članak 238. omalovažavanje zastupnika.

U čemu molim vas neka mi to, ja prihvaćam vi mi oduzmite govor, ali neka mi kolega Lovrinović objasni na koji način sam ja njega uvrijedio. Kolega Grmoja, uredu, ja vam izričem zaista mjeru sada opomena s oduzimanjem riječi. Ja vas razumijem da ste vi povrijeđeni zbog riječi koje je izgovorio kolega Lovrinović, to je vaše pravo biti povrijeđen. Međutim, postoje jasna pravila igre u ovom Saboru koje nismo napravili ni vi ni ja nego su jednostavno takva i kolega Lovrinović nije izrekao ništa što iskače iz onoga što se svakodnevno u ovom Saboru govori, a što i vi govorite isto tako. Građani će procijeniti da li je on u pravu ili ste vi u pravu, da li je on nepristojan ili ste vi nepristojni to će građani procijeniti. Ne postoji procedura ovdje koja će omogućiti da svi budemo u konačnici zadovoljni. Žao mi je ali evo izričem vam tu mjeru. Izvolite. Uvaženi kolega Lovrinoviću. Vaša znanja, stručnost i sposobnost su neupitne, to je vaša struka. Međutim, činjenica da narod bira zastupnike i činjenica je da ljudi sa svojim sposobnostima bez obzira da je akademska zajednice i političke elite da su radile do sada svoj posao ja ne bi bio u Parlamentu. Nisu, nisu radile svoj posao i ne vidim nigdje da vas je bilo tko vas omalovažavao niti vas omalovažava, ali je isto tako činjenica, ja sam osobno digao, ali stručnjaci su mi pomogli koje ja smatram da su kompetentni i protiv HNB-a kaznenu prijavu. Ja sam digao osobno prije 7, 8 mjeseci kaznenu prijavu.

I to je političkim rječnikom kazano. To je politički, a vaša stručnost, kompetentnost je neupitna. Vi ste dobili određeni broj glasova. Ja 17 tisuća glasova dobio svojih građana i naravno da ćemo svi u ovom Parlamentu boriti se da budu ljudi kompetentni u tom Povjerenstvu u i da se iznađe rješenje.

Izvolite. Poštovani kolega Bulj, neću ulaziti, rekao sam u daljnje detalje i rasplamsavati ovu vatru jer to nije potrebno. Kažem ovdje je tema formiranje Povjerenstva i da dođemo do istine o tome. Iznijeli ste nekoliko neistina o stranci, ja nemam namjeru ovdje polemizirati, nije točno ništa što ste rekli. Stranka Promijenilo Hrvatsku je oporbena stranka i to je potpuno jasno. Vaše je pravo da govorite pa prema tome i da insinuirate ali ja se neću na to osvrtati. Neću svesti ovu raspravu na ajmo tako reći, na duel između stranke Promijenimo Hrvatsku i MOST, ali činjenica da ste brate, imali vremena, mogli ste jako puno toga napraviti.

Kolega Lovrinović je rekao „ja znam vaše kapacitete“, on je mislio da vi imate velike kapacitete. Ja ne znam zašto ste se uvrijedili. Kolega Lovrinović, nastavite. Pustimo ljudi, ja ne želim više u ovom cirkusu sudjelovati na ovaj način jer nekima očito samo to služi kao podloga u javnosti da dobiju bodove.

Povreda Poslovnika, 238.

I vi kolega Lovrinoviću, niste oni koji će ovdje procjenjivati čiji su kakvi kapaciteti ali je činjenica da ste na vlasti. Jure Martinović, vaš potpredsjednik stranke je sada tajnik u Ministarstvu pravosuđa a Mišić je najodaniji član vladajuće koalicije, pratite kao glasa i za koga je glasao. I vi ste baš ona osoba koja je stručna a koja politički igra. Predstavnik oporbe u povjerenstvu a na vlasti je i čvrsto drži ovoj K+ Vladi Marićevoj skale. Hvala lijepo. Dobro, ja vas molim zaista, apeliram na vas.

Zašto idete sad, kolega Bulj? Kolega Bulj, ja vas nisam želilo uvrijediti ničim. Dobro, nastavljamo sa idućom replikom to je poštovani kolega Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče Lovrinović, s obzirom da sam sudjelovao i konzultacijama oko izbora članova u Povjerenstvo, istine radi, moram reći slijedeću stvar. A to je da izbora članova Povjerenstva nije bio ni regularan ni častan. Naime, mediji su u petak ujutro u 9 sati objavili sastav članova Povjerenstva a konzultacije su počele u pola 12. znači, dva i pol sata prije nego su konzultacije uopće počele, mediji su objavili sastav Povjerenstva. To jasno pokazuje da su neki klubovi bili dovedeni pred živi zid, dobro, lapsus.

Znači nije bilo regularno i časno, a ovaj dio oko kojemu govori zastupnik Lovrinović da je MOST sudjelovao u toj vlasti koja je dakle, znala što se dešava u Konzumu, to je isto tako točno jer upravo 2016. godine je Agrokor ostvario najveće gubitke a to je vrijeme kad je MOST bio u vlasti i imao, pazite sada, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo policije i predsjednika Sabora pa prema tome, oni su u svojoj ruci imali apsolutno sve alate kojima su mogli saznati kakvo je stanje u Agrokoru i poduzeti odgovarajuće mjere. Hvala lijepa. Možda me niste dobro slušali. Dakle, da razjasnimo tu stvar i ona je potpuno regularna i čista. Ali drago mi je da ste se složili samnom, oko ovoga maloprije, što sam poručio Mostu. Ne možete vi na kraju, kad je padala Vlada, Sabor, poručivati, da 10 godina, nitko nije bio iz Porezne uprave u Agrokoru. Kako to da zadnji dan to poručujete naciji. To ste trebali prije gospodo, kad ste bili u sastavu Vlade. A danas, napadate i sinuirate laži i govorite o mojoj stranci i to nije točno. Ali ljudi u ovoj zemlji svašta slušaju, a građani znaju ono što ja govorim. Smještali ste me ovdje i ondje da ću biti ovaj ili onaj ministar. Ja sam ostao tu gdje jesam. Na obrani interesa, znači nacionalnih interesa i za malog čovjeka da se ne služi tim često korištenim da tako kažem populističkim izjavama.

Izvolite. Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Lovrinović, naravno da podržavam vaše članstvo u istražnom povjerenstvu i ja vjerujem da ćete to stručno i odgovorno odraditi. Rekli ste u svom iskazu da je ovo politička utakmica u kojoj svatko želi zabiti gol. Međutim, činjenica je da smo ovu utakmicu izgubili. Da si je Hrvatska, sve Vlade zabili autogol, pokraj ili mimo Živog zida ili mimo sportskim riječnikom rečeno, zabili smo si autogol, osramotili Hrvatsku i pitanje je koji će poduzetnik, investitor, izvan Hrvatske htjeti doći u Hrvatsku sa svojom investicijom, sa svojim kapitalom, ako je država dozvolila, a činjenica je da je dozvolila, od 2010. da se lažiraju financijska izvješća i to je jedna velika sramota. I opće je povjerenje građana na koje vi pozivate, u sustavu, u državu je na toliko niskoj razini, da ne vjeruju, ni da će nakon ovog povjerenstva, i njihovih zaključaka se nešto bitno promijeniti. Jer, da država stvarno želi nešto ovdje napraviti reda, danas bi već netko nakon kaznenih prijava bio u istražnom zatvoru. Da li je netko u zatvoru? Nije, nego i dalje ima mogućnost manipulirati s papirima i skrivati izvješće. Očito je da je nekom u interesu da se ništa ne istraži i ne nađe.

Odgovor na repliku, kolega Lovrinović. Poštovani kolega Vlaović. Slažem se s vama, ja ne očekujem od rezultata ove istrage, istražnog povjerenstva da ćemo mi saznati sve ono što očekujemo, ali biti će zanimljivo vidjeti tko se za koga zalaže, tko je na čijoj strani. Hoćemo li dobiti sve papire koje tražimo. Ali, gospodo, ja tražim danas ovdje podršku u tome, da ovo istražno povjerenstvo, kada bude sjedalo, da bude uživo program i da se prenosi na HRT 4. A ne kao kad smo imali Imunološki zavod, tamo su se strašne stvari čule.

Molim vas podržite me u tome, jer to jedino ima smisla, da pred kamerama svi govore. I gospodin Ivica Todorić i bivši ministri. I ovi i oni predsjednici Vlade. I njih ćemo sve zvati. Neka bude izravni prijenos, pa da vidimo što će ljudi govoriti, kako će odgovoriti, i molim vas da me podržite u tome, jer inače ako to ne bude, javnost će dobiti na kapaljku ono što netko procijeni da treba dobiti. A to onda nije zadatak ovog stručnog povjerenstva. Pa prema tome, hvala vam što me ovdje podržavate, a niste bili onaj dan na glasanju, to mi je dodatno važno i to me raduje, ali vjerujte, ponavljam, po ne znam koji put, oni koji su mislili da će mi začepiti usta, tek će vidjeti. Prije zadnje replike, samo obavijest, da se 7. sjednica Odbora za obranu, zakazana danas u 11 sati, održava odmah poslije završenog glasovanja. Tko da članovi Odbora za obranu budu informirani o tome. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mi živimo u parlamentoj demokraciji, znači u demokraciji u kojoj Vlada, Vlade, odgovaraju Saboru, Parlamentu. I to je dobro, to je prirodno, to je logično. I da ćemo iskoristiti ovu prigodu, s ovim istražnim povjerenstvom, da se borimo protiv estradizacije. Da nema dilanja povjerljivih informacija i da uredimo, da iskoristimo ovu prigodu, da uredimo puno efikacije rad Hrvatskoga sabora i istražnih povjerenstava u budućnosti. Da se dobije za te ljude i oprema, da se odobre sredstva, da se zna kako ćemo ubuduće urediti rad nekakvih istražnih povjerenstava. Znači iskoristimo ovu prigodu za unaprjeđenje rada Sabora, istražnih povjerenstava i uopće hrvatske politike, da ne bude estradizacija u prvom planu, nego ozbiljnost i odgovornost, onih naših kolega u Saboru, koji će biti u tom istražnom povjerenstvu. Odgovor na repliku, kolega Lovrinović. Uvaženi kolega Kovač, ja se potpuno slažem s vama, da ovakve stvari ne smijemo estradizirati, ali činjenica da je društvo na toj razini i u takvim problemima, okolnostima i ne čudi da je to tako. Ja sam već puno puta rekao, da ovo nije sabor neovisnih zastupnika. Ovo je stranački Sabor, ovdje ljudi ne odgovaraju građanima koji su ih izabrali, jer bi se inače drugačije ponašali i glasali. Ja želim i to sam pokazao i želim bit samo odgovoran glasačima, građanima koji su me ovdje izabrali. Ali ponavljam, estradizacija, ako pod estradizacijom mislite izravni prijenos na televiziji, a pretpostavljam da ne mislite da je to estradizacija jer je to nužno. Ja vas molim predsjedniče Sabora i sve vas zastupnice i zastupnike da osigurate izravni prijenos na televiziji pa da građani gledaju lica tih ljudi kako će izgledati, što će govoriti. Jer ovako će ostati u nekoj sobi gdje ljudi ne vide što im se postavlja, koja pitanja, kako će odgovarati oni koji su pozvani? Ovo je, rekao sam prije jedno otprilike tri, četiri tjedna da je Agrokor pored ovih financijskih teškoća da je to najveći sigurnosni problem Hrvatske u 2007. godini, da postoje velike korelacije, velika korelacija između Agrokora i iseljavanje iz Slavonije i Baranje. I još čitav niz stvari. Postavio sam neka pitanja Sigurnosno-obavještajnoj agenciji, nisu odgovorili. Dakle, bit će zanimljivo u ovom istražnom postupku. Ovoga puta kolega Sinčić. Kolega Miro Kovač je povrijedio članak 44. Poslovnika koji govori o radnim tijelima.

Žao mi je. Ovime zaključujem raspravu i prelazimo sada na glasovanje. Dajem na glasovanje amandman broj 1. Molim vas glasujmo.

Utvrđujem da je amandman dobio dovoljan broj glasova, dakle 117 je bilo za, 2 suzdržana i 8 protiv, te smo ga usvojili. Molim glasujmo.

Utvrđujem da smo većinom glasova 114 za, 3 suzdržana i 10 protiv prihvatili amandman drugi, te on postaje sastavni dio prijedloga odluke.